Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaroslav Klaška, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o usnesení rozpočtového výboru.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí výkladu generálního ředitele, po podrobné rozpravě a po zprávě zpravodaje II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci i podpořeném financování za rok 2015, sněmovní tisk 844; IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru. Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2015. Já vám děkuji. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Končím všeobecnou rozpravu. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádám zpravodaje, aby nás v podrobné rozpravě odkázali na usnesení, které budeme přijímat.

Děkuji. K tomu, abychom mohli hlasovat i o usnesení rozpočtového výboru. Je identické, ale i tak to musí zaznít v podrobné rozpravě.

Přednášet druhý totožný návrh usnesení je poměrně nelogické.

Tu samou figuru zopakujeme u příštího bodu. Končím podrobnou rozpravu, protože nevidím žádnou další přihlášku. Táži se, zda v tento moment chcete závěrečné slovo. Není tomu tak. Návrh usnesení zazněl. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

Zahajuji projednávání dalšího bodu.